Myslel jsem si naivně, že Legislativní rada vlády neplní politické zadání, že se skutečně dívá přísně legislativně technicky a upozorňuje. Paragraf tady loni prošel bez připomínek, letos je k tomu asi šest stran připomínek těch samých lidí. Ne jiných těch samých. A tady je stejný případ. Ti samí lidé, kteří neuplatnili nějaké připomínky k tomu, co bylo předloženo do prvého čtení v minulém volebním období, dneska našli legislativně technické chyby a nedostatky.

Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. S další řádnou přihláškou pan poslanec Gabal.

A teď ta řeč jde o tom, jestli bude exekutivní, anebo parlamentní.

Teď se nově navrhuje. A za druhé vaším prostřednictvím, pane předsedající, pro pana exministra Kalouska. Jestli je to obdoba finanční policie, nebo není. Myslím si, že tyhle otázky bychom měli prodiskutovat klidně na platformě výboru pro rozpočet nebo pro bezpečnost, abychom přesně věděli ty kompetence, a pak si řekli, jak kontrolovat. Že kontrolovat je třeba, souhlasím. A poslední poznámka. Není. Ale můžeme z toho zpravodajskou službu opravdu udělat. Prosím, kdo chce pokřikovat, ať se přihlásí k řádné přihlášce. Jeden takový už se hlásí pan poslanec Kalousek. Děkuji.

To je jenom marketingová mlha nad něčím, kde není žádná změna pravomocí, žádná změna legislativy. Vůbec nic se nezmění kromě toho, že občas ministr vnitra a ministr financí budou pokřikovat do médií, že mají KOBRU a že KOBRA pracuje.

Takže tady bych tu odpověď chtěl já od vás, pane poslanče Gabale, protože vy za tu politiku marketingovou, která dělá ve skutečnosti něco úplně jiného, na rozdíl ode mne nesete odpovědnost. Nemyslím si, že něco doopravdy udělá kromě novinových článků a televizních reportáží. To za prvé.

A možná je to obtížně pochopitelné, ale to je skutečně odbor jednoho ministerstva, který je vymezen zákonem. Jeho kompetence jsou vymezené zákonem a jeho pravomoci jsou vymezené zákonem. A je to tak proto, že to je implementace společné směrnice Evropské unie. Neexistuje žádný jiný odbor na žádném jiném ministerstvu, který by nebyl vymezen zákonem a jeho kompetence a pravomoci nebyly vymezené zákonem. Vy se můžete rozhodnout, že bude vytržen z toho Ministerstva financí, bude samostatný, bude pod státním zastupitelstvím. Takové modely jsou v jiných zemích Evropské unie. Ale nemůžete, chceteli být zemí Evropské unie, říct, že tomu tak není a že tento odbor nemá kompetence stanovené zákonem. Na rozdíl od KOBRY pane poslanče Gabale, já chápu, že se bavíte se Stanjurou, ale

Děkuji. Takže na rozdíl od KOBRY, pane poslanče Gabale prostřednictvím pana předsedajícího, KOBRA nemá žádné kompetence vymezené zákonem.

A to nejsou malé kompetence a nejsou to malé pravomoci. A je jenom na vás, kolegyně a kolegové, zda si přejete tyto kompetence a pravomoci podřídit své vlastní politické kontrole napříč politickým spektrem. Chcete, nebo nechcete.

Nechce se mi pracovat. Proč bych měl něco kontrolovat, když mám tu kontrolní pravomoc ústavně uloženou?

Ale za půl roku už to může být jinak.

To je, prosím pěkně, vládní návrh. Tento vládní návrh byl předložen v roce 2012 a ve všech odborných orgánech Sněmovny, té bývalé, sociální demokraté, komunisté, Věci veřejné, kde seděl pan poslanec Štětina, jásali nadšením, že ten návrh tady existuje a že je dobře, že ten FAÚ konečně bude pod parlamentní kontrolou. Já si to pamatuji. Dámy a pánové, to byl vládní návrh. Vládní návrh, který předložil ministr financí Kalousek do vlády v roce 2012, a vláda ho začátkem roku 2013 předložila do Poslanecké sněmovny. Návrh prošel prvním čtením bez jediné výhrady, protože jste všichni měli pocit, že je to tak správně, no a pak se rozpustila Poslanecká sněmovna a někdo holt ten návrh musel znovu předložit. Úplně stejně to tak mohli udělat kolegové z ČSSD, protože podporovali tenkrát ten vládní návrh úplně stejně, jako ho podporovala vláda. Mně přijde tahle diskuse úplně absurdní.

Mně mrzí, že mě neposlouchá zrovna pan poslanec Sklenák, předseda klubu. Já vás chápu, ale na druhou stranu vy jste ten návrh, když to byl vládní návrh a vy jste byl opoziční poslanec, podporoval, protože jste v něm viděl parlamentní kontrolu nad exekutivou.